Z pověření vlády návrh uvede pan ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Prosím, abyste se ujal slova. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně... ... a vážení poslanci. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zeměměřického zákona. Předložený návrh novely zeměměřického zákona byl v minulém volebním období schválen vládou a předložen Poslanecké sněmovně k projednání, jeho legislativní proces ale nebyl dokončen. Návrh je nyní předkládán v nezměněné podobě. Návrh zákona je reakcí na technický pokrok a rozvoj informačních technologií a jejich využívání v oblasti zeměměřictví. Tyto změny je potřebné promítnout jak do definic základních pojmů, tak do vymezení zeměměřických činností a souvisejících ustanovení. Předkládaný materiál rovněž reaguje na změny v přístupu k informacím a zařazuje rozsáhlé základní geoprostorové databáze upravené tímto zákonem mezi otevřená data v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Orgány veřejné správy již tato data bezplatně využívají a nyní se navrhuje poskytovat jako otevřená data k volnému použití. Návrh zákona mění ověřování výsledků zeměměřických činností, tedy kontrolu kvality, pokud jsou vytvořeny přímo orgánem státní správy, tak, aby k tomu byla dostačující úřednická zkouška a nebylo třeba skládat zvláštní zkoušku, jakou skládají zeměměřiči ze soukromého sektoru. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Vít Vomáčka. Máte slovo.

Děkuji panu zpravodaji a otevírám tímto obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Balaštíková. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Z toho je patrné, že tento zákon je důležitý, jeho základy sahají do minulosti, a přesto mu v naší zemi nebylo věnováno dostatečné množství pozornosti.

Byl sice patnáctkrát novelizován, ale bohužel, většinou se jednalo o dílčí novely související s přijetím jiných zákonů, a to je vlastně škoda, protože ten zákon na to, jak je důležitý a jak dlouho se s touto problematikou potýkáme, tak nedošlo k žádné pořádné revizi.